Děkuji. Já samozřejmě děkuji za odpověď a kvituji i to, že je tady deklarována politická vůle řešit tyto věci příslušnými diplomatickými kroky. Je mi jasné, že pak ministr nemůže mluvit o krocích, které teprve nastanou, ale přece jenom jistou vůli po určitém typu řešení bych předpokládal. A možná i proto jsem v té další interpelaci číslo 926 zkusil pana premiéra, který sice důvěřuje svému ministru zahraničí v tom smyslu, že mi neodpověděl za sebe, ale myslím si, že vtáhnout do hry stát jako takový smysl má.

Pochopitelně když vidím, kolik nás je přihlášených, až nastane ta doba, kdy nás bude dostatečné množství. Děkuji. Poté pan poslanec.

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, paní a pánové, poslouchal jsem pana ministra zahraničí, ale pokud tedy máme dodržovat závazky z mezinárodních smluv, tak mě zajímá jedna věc, a to se týká přístupnosti sochy maršála Koněva, protože podle mého soudu je dosud uložena. A to jednání, jak jsem poslouchal, zatím nevede k tomu, že by nějaké konečné řešení, neříkám, že to musí být hned, ale to řešení, které je podle smlouvy. To znamená, že ta socha bude přístupná občanům.

Jinak samozřejmě budeme na mezinárodním poli považováni za ty, kteří sice podepisují mezinárodní smlouvy, ale nejsme schopni si jejich plnění vynutit. Takže by mě zajímalo, jestli o tom bylo jednáno ještě v rámci té přípravy na ty bilaterální vazby.

Děkuji. Poté pan ministr. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Jsem rád, že Poslanecká sněmovna se zabývá českoruskými vztahy. Co se týče sochy Koněva, tak by mělo jednoznačně zaznít, že se jedná o výzdobu náměstí na Praze 6. A tento druh výzdoby náměstí prostě nepodléhá žádné mezinárodněprávní ochraně.

Koněv v Praze nezemřel, takže to není válečný hrob, nesvedl zde ani žádnou bitvu a fakticky přišel do Prahy, která byla osvobozena skrze Pražské povstání.

Samozřejmě celostátní orgány, Ministerstvo zahraničních věcí a vláda České republiky, v situaci, kdy zastupitelstvo Prahy 6 je pod zcela zjevným atakem, nebo i jiní lokální, ne celostátní politici jsou pod atakem ze strany jiného státu, konkrétně Ruské federace, tak jejich hlavní úlohou může být určité poradenství místním politikům. Ale to už je na těch místních politicích, jestli si nechají poradit, nebo ne. A pokud neporušují zákony České republiky, jako že na to mají celou řadu posudků, že žádné zákony neporušili, tak mohou konat.

Takže musím reagovat na ta slova, která říkal pan místopředseda Filip, že ta socha podléhá nějaké mezinárodní právní ochraně. Děkuji. Nyní pan ministr, poté se přihlásil poslanec Dolejš.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi krátce reagovat na tři vystoupení členů Poslanecké sněmovny. Jsem přesvědčen, že závazky se mají plnit, ale plnit je musí obě strany. V tomto směru myslím, že bychom také měli vnášet do té debaty, co neplní ruská strana. Myslím, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky by měla hájit zájmy České republiky. Co se týče konzultací jako takových, tak jsem řekl, že v těchto konzultacích česká strana chce řešit celou řadu témat včetně těch citlivých témat historických. Česká republika určitě bude vždy hájit to, abychom dodržovali své závazky. Na druhou stranu bych také očekával, že ruská strana připustí, že v těch konzultacích se budou řešit témata, kde my vnímáme, že ruská strana své závazky nedodržuje.